Vy říkáte, my jsme to vypnuli, když jsme zavřeli provozovny.

Tak proč jste nechali vypnuté EET?

To nejsou partneři, to jsou sprostí podezřelí. Ještě nevíte, jak se chovají, ale už víte, že ten stát okradou.

Stamiliony provozních výdajů na tu zbytečnou černou díru, které vy říkáte dobrovolná EET, a k tomu ušetřím mnoho pracovních míst na Finanční správě.

Nic. Jenom chcete, abychom za stamiliony korun tuto možnost vytvořili.

Šedesát procent podnikatelů dodnes dobrovolně eviduje.

A to sami uznáte, že to číslo je úplně mimo realitu. Takže stát ušetří provozní peníze, stát ušetří peníze, podnikatelům nikdo nebere možnost si digitálně řídit svoji firmu. Nepředpokládáme, že okradou stát o čtyři, osm, dvanáct, třináct, čtrnáct, dvacet miliard, a proto bych chtěl jménem vlády poprosit Poslaneckou sněmovnu, aby schválila tento návrh zákona.

Nikoliv. Už jenom velmi krátce na pana ministra. Evidentně. Vy nechodíte na kluby hnutí ANO. Nechte si prosím tyto poznámky.

Přesvědčovali jsme se několik let.

Jsme si vědomi toho, že máte většinu, že to za chvíli prohlasujete a éra EET končí. Děkuji.

Děkuji. Garanční rozpočtový výbor navrhuje následující proceduru.

Děkuji.

A pokud jsem si, pane zpravodaji, poznamenal správně, tak nejdříve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Je to tak?

Takže budeme nyní hlasovat návrh na zamítnutí zákona.

Hlasování 9, přihlášeno 137, pro 49, proti 88. Zamítnuto. Můžeme přejít k bodu číslo 2 a to je hlasování o pozměňovacím návrhu.

A hlasujeme tedy o pozměňovacím návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?